Děkuji za slovo.

Velmi jsem asi před půl rokem přivítal, kdy paní ministryně říkala, že tato možnost pracovat z domova si našla svoji pozici, protože umožňuje skloubit lépe v některých případech pracovní a rodinný život, má i své nesporné výhody pro zaměstnavatele, a že není třeba tuto činnost nějak regulovat. O to větší bylo moje překvapení, když jsem se dozvěděl před několika málo dny či týdny, že Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo a snad už je v meziresortním připomínkovém řízení materiál, který by reguloval tuto činnost, resp. stanovoval by firmám přesné požadavky, jak se k té práci doma mají postavit a co všechno mají zaměstnancům, kteří tuto práci doma vykonávají, poskytovat.

A prosil bych specifikovat, jaké jsou v onom materiálu podmínky pro firmy, které budou regulovat práci doma. Za odpověď předem děkuji. A nyní další interpelace na nepřítomnou ministryni práce a sociálních věcí, a to paní poslankyně Pastuchové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji.

Tento návrh obsahuje doporučení, která by měla členským státům pomoci při snižování počtu dlouhodobě nezaměstnaných.

Výbor pro sociální politiku ho projednával třikrát. Některé řešení se tedy už dlouho nabízí, ale bohužel je zaparkované rok a tři čtvrtě a čeká na projednání. Děkuji. Děkuji paní kolegyni Pastuchové. Stejně jako v předchozí interpelaci odpověď dostanete do 30 dnů písemně. Končím tuto interpelaci. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem měl to štěstí, že ministr je přítomen, takže si dovolím interpelovat. Vážený pane ministře, jak jistě dobře víte, tak zhruba před rokem zavedlo Ministerstvo životního prostředí vyhlášku, která měla za obsah zákaz výkupu, hotovostního výkupu při výkupu kovů. Toto opatření vyvolalo velkou vlnu reakcí.

Z těchto důvodů bych se vás chtěl zeptat, jestli jste tento efekt vůbec nějaký vyhodnotili. Jestli máte nějaký výsledek, z toho, jaký byl dopad jak pro města, tak pro obce, tak pro samotný sektor výkupců. Jak jste vůbec spokojeni a jestli hodláte tento počin dále rozvíjet, nebo zůstanete jenom u toho bezhotovostního výkupu, anebo půjdete i dál. Popřípadě potom, pokud mi dáte dostatečné informace, tak budu spokojen, a pokud ne, tak budu pokračovat ve svém doplňujícím dotazu. Ani nevyčerpal celé dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji za dotaz, vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího. Víte, že ta vyhláška skutečně byla předmětem velkých debat, mediálně i jinak, s celou odbornou veřejností. Byli jsme mnohokrát napadáni, že to stejně nebude fungovat, že to nepřinese žádný efekt, že budou ti přestupci nebo zloději stejně tu vyhlášku obcházet a najdou si prostě cestičky. Ale já si troufám říct, že číslo hovoří, jak známo, a nejlépe hovoří statistika. Sice jak říká klasik, statistika nuda je, má však cenné údaje, a porovnejme tedy roky, protože můžeme už hovořit o roční zkušenosti.

Meziročně tedy.

Takže vidíme, že jednoznačně ten pokles pokračuje dál a vyhláška je tedy úspěšná. My jsme hovořili s celou řadou zástupců měst a obcí.

A co je zajímavé, že samozřejmě klesl i počet nebo objem výkupu v řadě sběren, i když ne ve všech, někde ten pokles byl dramatický, někde byl menší, některé sběrny dokonce říkaly, že žádný pokles v podstatě nepocítily. My jsme se nejvíc báli toho, že poklesne objem, ale zůstane počet krádeží, nebo takřka zůstane, což by znamenalo, že opravdu dochází k tomu obcházení. Ale tady se ukazuje, že ten objem výkupu klesl v objemu, nebo klesl alikvótně velmi podobně jako počet krádeží.